Ten důvod byl ten, že v loňském roce, v květnu, koncem května, jeho sekce vypnula informační systém vědy a výzkumu, na kterém závisí nejenom hodnocení vědy v České republice, ale i další věci, jako evidence grantových projektů. Z toho ten systém se používá k přípravě státního rozpočtu pro vědu a výzkum.

Nicméně, jak jsem říkal, ten systém funguje i pro hodnocení vědy.

Nicméně jako příklad. Můj dotaz byl: Jak je možné, že vaše sekce připravila tak neuspokojivý výsledek výpočtu, že je nucena slíbit opravu chyb a jejich kompenzace? A odpovědí bylo, že výpočet hodnocení je zcela korektní a teď: že příslib korekce výsledků má eliminovat promítnutí těchto nesrovnalostí do následujícího hodnocení 2016.

Podle toho hodnocení 2015 se připravují rozpočty výzkumných organizací, kdy to hodnocení nebylo hotové ani v polovině roku 2016.

Ty výsledky se počítají za posledních pět let, a když se spočítaly výsledky čistě jenom za rok třeba 2013 podle metodiky, která byla do té doby používána a podle jejích výpočtů, tak ty výsledky neseděly. To jsme se ptali, jak je to možné. Nicméně takové věci typu, že když jste sečetli počet bodů, tak jste se dostali ne na 100, ale třeba 150 % apod.

A pokud ten výpočet je špatně, tak si musíme uvědomit, že došlo i k nesprávnému rozdělení peněz do výzkumných organizací, tzn. k nesprávnému rozdělení veřejných prostředků. A chtěl bych upozornit, že veškerá tato odpovědnost jde za panem místopředsedou vlády, panem Bělobrádkem. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Otevírám k tomuto bodu rozpravu a ptám se přítomných poslanců, zda má někdo zájem o vystoupení. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se pana poslance, zda navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi.

Já vám děkuji, končím projednávání této interpelace. Máme tu dva členy vlády.

Nesouhlasil jsem s odpovědí pana ministra Stropnického.

Z tohoto důvodu požaduje již několik let Generální štáb Armády České republiky nahradit tyto lokátory novými prostředky. Musí se jednat o moderní lokátory, které budou naplňovat jak současné operační požadavky, tak i možnost dalšího rozvoje pro zajištění účinného operačního použití na dalších 20 let, dejme tomu.